Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu podle změny zákona o jednacím řádu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.